Druhým důvodem je narovnání jisté nespravedlivé soutěže v podnikání.

A je to přesně proto, že nemáme účinné kontrolní mechanismy. Za třetí. Když tady kolegové především z pravice hovoří o vysoké ceně práce, tak se obávám, že žijeme asi v jiné zemi, protože já sleduji průměrné mzdy například u nás ve Zlínském kraji a musím říct, že je to ubohost.

To přece víme. A poslední poznámka.

Děkuji za pozornost. Ano.

Děkuji za slovo. Jenom dvě poznámky dovolte, pane předsedo. První se týká slov, která řekl pan ministr financí o tom, že většina živnostníků a podnikatelů v České republice je poctivých. To musím říci, že jsem slyšela velmi ráda, a věřím, že pan ministr vychází z nějaké jasné databáze svého úřadu, a tudíž nerozumím tomu, proč plošně chce postihovat i ty poctivé i ty nepoctivé tím, co zavádí.

Finanční úřad má dnes již všechny údaje, všechny podklady, všechny informace k tomu, aby dokázal vyhodnotit chování jednotlivých živnostníků a dokázal rozhodnout, které má cenu hloubkově kontrolovat a jak často a které ne. To, co připravujete, je zcela nadbytečné. Já chápu, že je příjemné se vracet dvacet, dvacet pět let zpátky, protože to umožňuje nemluvit o tom, co je dnes. Kdyby vám tolik záleželo na tom, co je čisté nebo není čisté, tak byste přece tady také občas vystoupila, vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, a zabývala se tím, proč předseda vašeho hnutí nechá vypálit 250 nebo 300hektarové pole téměř před úrodou, způsobí tím obrovské škody a zavádí sem mafiánské praktiky, které tady dosud nebyly, protože žádný vrcholný politik nota bene ani podnikatel, nikdo jiný by beztrestně nic takového nemohl dělat. Určitě byste se ptala na to, jak je možné, že si odpouští různé doplatky nebo platby, které měl sám odvést svému úřadu nebo jeho firmy. Děkuji.

Kolegyně a kolegové, já tak trošku donkichotsky a při vědomí, že se z tohoto pořizuje zápis, který se archivuje léta a léta, bych chtěl přece jenom zareagovat na citaci paní Lorencové, onoho výroku o špinavých penězích. Existuje jednoduchá pravda. Tento výrok, tak jak ho zmínila paní Lorencová, nikdy nikdo neřekl, nikdy nepadl. A ten autentický výrok, autentická myšlenka byla úplně o něčem jiném.

A takřka všechno kromě věcí běžné potřeby bylo ve státním vlastnictví.

Jenom pro archiv bych chtěl říct, že tento výrok nikdy nepadl.

Rozdíl mezi tím, že nejsou špinavé peníze, a rozdíl mezi tím, že je obtížné rozlišit špinavé peníze. Po něm pan poslanec Beznoska. Ale budeme mít možnost ve třetím čtení opravdu důkladně debatovat. A není zbytečná.

Já se ptám proč. Když už je stát má, ministr financí říká, že žádná nová data nedostane, proč je tedy chceme znova? A že těch případů najdeme, že podnikatel opakovaně posílá ta samá data státu, veřejné správě. Každá instituce to vyžaduje. Fakt tomu nerozumím. Máme nové technologie. To je všechno pravda. Svoboda. Důvěra v občany.

A to je velké nebezpečí. To je pravda, že díky novým technologiím je to mnohem jednodušší. Ale je to dobře? Úplně obracíme tuhle myšlenku. A vy se nám budete jednotlivě zodpovídat, zda to je, nebo není pravda. Pan poslanec Beznoska. Ještě děkuji. Děkuji panu ministrovi Babišovi za odpověď. Potvrdil, že se dopustil hrubé nepřesnosti, že tady říkal, že Rakousko zavádí EET. Přiznal, že politické rozhodnutí bylo takové, že se vedou pouze registrační pokladny.

Slýchali jsme tady mnohé o karuselových obchodech. To je téma. Tam jsem očekával, jak se budou vybírat daně od těch velkých, od těch obrovských podvodů.

Že se nám to totiž až tak dostalo do krve, že považujeme za naprosto samozřejmé, že někdo ano, bude platit, někdo ne, platit prostě nebude. Zajímá.